Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?

Dakle pred nama je jedna sitna mala izmjena u Zakonu o obrazovanju kojom smo mi željeli na neki način poboljšati materijalna prava učitelja i profesora i da pokažemo da i natjeramo na neki način Vladu da ona stvarno uvaži poslove koji nisu njihov primarni posao, a to je poučavanje i odgoj djece. Dakle prvo treba uzeti u obzir da pri donošenju ovog zakona smo se vodili sa svojom konkretnom praksom i pogotovo ja koji sam radio u školi, a vidim da se to nije promijenilo, nego dapače, obim poslova koje rade učitelji i profesori, a ne samo učitelji i profesori nego i tajnici i računovođe, a nedavno smo saznali i drugo osoblje kao što su spremačice koje čiste površine kvadrature koji zakonski zapravo niti ne moraju čistiti, vodili smo računa da oni za te poslove vrlo često nisu plaćeni ili nisu adekvatno plaćeni. Dakle od tog famoznog lumena koje profesori poslije svog radnog dana moraju ispunjavati i kojim su zapravo profesori i učitelji na onom velikom prosvjedu na Trgu bana Jelačića spustili palac dole do nekih razredničkih poslova, do poslova oko administracije, do poslova kojih … sada želi još dodatno opteretiti, a to je što se tiče pedagoških mjera, dakle za masu poslova učitelji i profesori u svom poslu nisu plaćeni, a za neke od tih stvari na koje ih na neki način ministarstvo potiče moraju sami izdvajati i svoja vlastita sredstva. Također ovom izmjenom zakona smo želili uskladiti i staviti u jednaka prava učitelje i profesore sa onim ljudima koji rade u ministarstvima. I treba uzeti u obzir da je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak uredno na Vladi digla ruku za, po meni jedan dobru izmjenu zakona, da su ljudi koji rade u ministarstvima, a rade na EU projektima da im se osnovica uvećava za do 30% Mi mislimo da bi ljudi koji rade u ministarstvima i oni koji rade u školama trebali biti u jednakom položaju jer smo zemlja u kojoj se kunemo da smo zemlja jednakih prava, jednakih obveza i mi smo željeli sa ovim izmjenom zakona izjednačiti profesore i učitelje i opet ponavljam i tajnice i računovođe sa djelatnicima u ministarstvima. Dakle šta mi predlažemo ovim zakonom? Predlaže se da se radnici školskih ustanova, bilo oni koji rade u odgojno obrazovnom procesu, bilo drugi radnici koji rade na projektima koji se financiraju iz fondova i iz programa EU financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora od 2014. do 2021. i norveškog financijskog mehanizma od 2014. do 2021. ukoliko se plaća i financira iz projekta imaju za vrijeme trajanja projekta pravo na uvećanje koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta do 30%, dakle do 30%, ne 30% nego do 30% Kako bi se osigurao dodatni angažman u kojem ovisi realizacija i povlačenje sredstva iz eu fondova koji za redovite poslove radnog mjesta obavljaju zahtjevne zadaće na provođenju projekta nemaju pravo na taj dodatak. Radi motiviranja radnika školske ustanove koji rade na tehničkoj i stručnoj pripremi i razvoju projekta predlaže se mogućnost uvećavanja koeficijenata složenosti posla do određenog postotka u periodu njegove provedbe, dakle samo u periodu njegove provedbe, ne prije, ne poslije, a ovisno i angažmanu službenika na projektu u čemu bi čelnik odnosno ravnatelj donio odluku.

Cilj predložene izmjene je potaknuti što kvalitetniju angažiranost kao i samu provedbu projekta u svim odgojnim i obrazovnim ustanovama, bolja iskoristivost financijskih sredstava iz europskih fondova u koncu treba dovesti do usklađenosti obrazovnih programa sa potrebama tržišta rada. A stalno se kunemo u to da bi naš obrazovni sustav trebao biti usklađen sa tržištima rada. S lijedom svega potrebno je regulirati radi obavljanja poslova na projektima EU u koje su uključene i školske ustanove, a kojima su osigurana sredstva za plaću uz pripadajući doprinos poslodavaca. Dakle smatramo ovom izjavom ne velikom revolucijom, smatramo da su profesori i učitelji to zaslužili u trenutku kada Vlada slavodobitno se hvali da su im plaće enormno porasle, u trenutku kada nemamo na vidiku pravilnik o prosvjetnoj inspekciji, a bilo im je obećano, u trenutku kada profesori još uvijek moraju ispunjavati i baviti se lumenom za koji smatraju stvarno da nema nikakve svrhe, mislimo da je ova zakonska izmjena dobra. Vlade nažalost nema, želili smo to u dijalogu riješiti, ako ima nekih problema i ako ima nešto što nismo … bili jasni [[Upadica Reiner: Oprostite, predstavnica Vlade je ovdje.]] pardon, oprostite, tako da evo želimo da se to raspravi da budemo konstruktivni i želim prihvatiti sve konstruktivne kritike kako bi došli do ispravnog rješenja. Poštovani kolega Sladoljev.

Dakle ona je prvenstveno odgovorna za ovaj resor, a ne za državne službenike u ministarstvima, a očigledno da su njoj učitelji i profesori zadnja rupa na svirali, osim toga ona je to pokazala u vrijeme odbora uzeti riječ? Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Ne. Otvaram raspravu, pa će prva u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista govoriti poštovana zastupnica Sonja Čikotić. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana predstavnice Ministarstva znanosti i obrazovanja, poštovane kolegice i kolege. Uputili smo prijedlog za izmjene i dopune Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju koji je donesen u 7. mjesecu 2018. godine, dio promjena koji se predlaže ovim zakonom odnosi se na one prosvjetne djelatnike i drugo osoblje, znači administrativno i slično da se njihova osnovica uveća za 30% kako je to donešeno uredbom Vlade o složenosti poslova u kolovozu 2018. godine. Naime, postavila sam nekoliko zastupničkih pitanja tijekom godine i dobila sam odgovor da na niz projekata koji se financiraju iz EU zapravo prosvjetni djelatnici i druge osobe nemaju pravo na pravičnu naknadu. Recimo danas ako znate određeni projekti se provode za osiguranje prehrane u školama po shemi školskog voća i odgovoreno je iz resora ministrice Divjak da zapravo ti djelatnici koji vrijedno prebrojavaju te jogurte i djecu i rade te sve spiskove nemaju pravo na uvećanje od 30%, od 10 do 30% kako je po zakonskom prijedlogu. Isto tako u brojnim drugim projektima, to se nije dogodilo, a ove izmjene kako sada stoje i ako neko ima plaću, ja ću to plastično objasniti, 6.000 kuna i radi na nekom projektu 10%, on ima pravo na uvećanje od 10 do 30% znači maksimalno 180 kuna. U kolovozu 2018. godine svi ministri, cijela Vlada uključujući i resornu ministricu izglasali su da svi oni službenici po ministarstvima koji rade na provedbi projekata zapravo imaju uvećanje koeficijenta od 10 do 30%, ali koeficijenta, znači cijele plaće. Znači ako neko ima 6.000 kuna plaću njemu ide 30% gore to je 1.800 kuna i ta osoba ima 7.800 kuna plaću. Ne znam zašto ne bi iskoristili mogućnost da zapravo plaće naših osoba koje rade na projektima da im se uveća osnovica? Jer kako je to sada predloženo zakonom? Npr. vi ste profesor koji želi sudjelovati na nekom projektu 30%, vi morate da bi sudjelovali na tom projektu 30% svojih 30% radnog vremena dati nekom drugom. E sada kome ćete vi to dat? Pa novim mladim ljudima, novozaposlenima. I mi ćemo stvoriti vojsku mladih ljudi koji će hvatati po gradu Zagrebu, po cijeloj državi nečijih 10, 20, 30% na 12, 15, 18 mjeseci i onda će tako im izlazit. A kada će ti mladi onda zasnovat obitelj, kada će dobiti ugovor na određeno? Ne bi li bilo bolje da onim osobama koji i onako to rade u sklopu svog radnog vremena, koji i onako rade predano na tom eu projektu da im se čisto uveća plaća i da onda zapravo cijeli taj iznos plaće, cijeli taj bruto dva trošak bude sufinanciran od strane EU? Znači mi nismo ovdje predložili ništa ono što već ne postoji i već ono što se ne radi. Mi želimo da se ta sredstva iz eu fondova koriste i da ih koriste naši profesori, administrativno osoblje, radnici u računovodstvu, želimo da za to budu nagrađeni. A onda taj projekt traje 15 mjeseci i projekt završi, ostaju sva izvješća, sve ostaje i oni ako imaju naknadu ako su radili 30%, ne znam dobili su 180 kuna. Pa tko će si europsku administraciju nabijat za taj iznos? To jednostavno nije dovoljno motivirajuće. A da je tome tako Vlada je pokazala. Konačno i sama sam bila u sustavu EU fondova bila sam zamjenica ministra regionalnog razvoja i europskih fondova, odgovorno tvrdim s ovog mjesta da svi zaposleni u ministarstvima imaju uvećane koeficijente i to je predviđenom uredbom od 30%, načelnici imaju 10% Znači govorim o neto plaći. I na tu plaću ide 10% gore, a svi ostali službenici koji su na mjestima specijalista, voditelja odjela i tako, a rada na EU projektu imaju uvećanje od 30% I sad zašto to ne bi omogućili profesoru matematike, engleskog i to, znači da njemu krene plaća znači 30%, čovjek zadržava svoje sve do sada satnice i sve, a ne da staramo znači opet. I šta se događa? Prema postojećem zakonu predviđeno je znači projektni tim, i šta neko kaže ja više neću biti član projektnog tima, znači automatski ona osoba koja je na zamjeni ona više nema posao. Napravili smo nered. I svaki čelnik ustanove što je još najgore, može zapravo reći a ovaj mi sviđa ili ovaj mi se ne sviđa, ovaj bi htio da napreduje, ovaj ne bi htio, znači nema reda. Nekome će čelnik ustanove odobrit da ima 2 projekta, nekome da ima referencu, pa 3, pa će to se koristit u sustavu napredovanja. Znači mi želimo s ovim osigurati da koristimo dobro Europske fondove, da imamo odgovornu osobu za cijelo vrijeme trajanja projekta, da taj zapravo benefit bude 30% znači u, da se koeficijent sam uveća i da ta osoba ne bude onda primjerice profesor engleskog nego da da bude u uredbi o složenosti poslova znači profesor engleskog na EU projektu. I on ide na to i ravnatelj donese odluku i kaže on sa datum početka tim i tim projekta zapravo on će postati, dobit će novi koeficijent i on će obavljati taj projekt 12, 15, 24 mjeseca. Opet sredstva znači za njegovu plaću moraju biti osigurana taj dio iz europskog projekta. Znači, idemo pojednostavit, osoba je zainteresirana da sudjeluje na EU projektu, ravnatelj donosi, čelnik ustanove donosi odluku, u redu možete prijavit projekt, osoba biva imenovana, onog momenta kad počne projekt, sredstava za to njeno uvećanje predviđena su u EU projektu 85%, 15% su predviđena iz nacionalnog proračuna ili kroz sufinanciranje. I najčešće u periodu od 2007. do 2013. su tako i bile korištene. Danas postavila sam nekoliko pitanja, ta, ove odredbe zakona nisu realizirane u stvarnosti jer zapravo to ljudi ne žele koristiti. Jer vi preuzimate ogroman administrativni teret i sve za zapravo uvećanje onog dijela kojeg vi radite. Ako znači radite 10% na projektu, a imate plaću 6.000 kuna uvećanje se odnosi samo na tih 10% odnosno na tih 600 kuna. Ovim izmjenama mi bi osigurali da prosvjetni djelatnici, administrativni djelatnici, računovodstvo budu adekvatno nagrađeni za svoj rad. I zamislite onda računovođa ima shemu školskog voća, ima određene administrativne poslove koji su joj dodatni poslovi, ona u momentu kad radi provodi te projekte nije više računovođa obična, nego je računovodstveni djelatnik koji je na EU projektu.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Zastupnice i zastupnici i evo predstavnik, predstavnica nadležnog ministarstva, ja ću u ime kluba kako sam i najavljena HDZ-a obratiti se s nekoliko riječi vezane uz Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, predlagatelja MOST-a nezavisnih lista. Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista aktom od 30. kolovoza 2018. godine podnio je predsjedniku Hrvatskog sabora Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Predmetnim prijedlogom zakona predlaže se izmjena odredbe Članka 9a. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na način da se propiše kako radnici školske ustanove koji rade na projektu, znači članovi projektnog tima koji se financira iz fondova i programa EU financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014. - 2021. i Norveškog financijskog mehanizma u istom razdoblju, ukoliko se znači plaća financira iz projekta da imaju za vrijeme trajanja projekta pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta do 30% Postotak uvećanja koeficijenta složenosti poslova na projektu EU ili fondova EU određuje čelnik tijela, to je prijedlog predlagatelja. Ovaj predmetni prijedlog zakona nije usklađen sa ostalim odredbama Članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju kojim je reguliranje obavljanje i financiranje poslova vezanih uz projekt EU ili fondove EU. U prvom redu ne uzimajući u obzir da su sve odredbe Članka 99a. Zakona o odgoju i obrazovanju formulirane tako da se njima propisuje način rada i financiranje poslova na projektima EU ili fondovima EU, prijedlogom zakona se proširuju projektni izvori koji bi implicirali uvećanje koeficijenata na projekte koji nisu projekti EU ili fondova EU. Nadalje, prijedlogom zakona propisuje se kako postotak uvećanja koeficijenta složenosti poslova određuje čelnik tijela. S obzirom na to da Zakon o odgoju i obrazovanju ne poznaje, niti definira pojam čelnika tijela, nije razvidno radi li se o ravnatelju školske ustanove koji će u svakom pojedinačnom slučaju određivati iznos naknade ili se radi o resornom ministru koji će svaki projekt posebno regularno urediti ili se očekuje da ministar za svakog radnika školske ustanove određuje postotak uvećanja koeficijenta složenosti poslova. Osim toga, nejasno je na koji bi način čelnik tijela imao pravo odlučivanja o uvećanju koeficijenata i kojom vrstom odluke, te da li bi on mogao odlučiti o uvećanju koeficijenta prema prijedlogu nositelja projekta ili bi mogao odlučiti i o uvećanju koeficijenta u iznosu različitom od predloženog u kom slučaju se postavlja pitanje prema kojim kriterijima i u kakvoj proceduri, o čemu ste i vi razgovarali. Također nepreciznim određivanjem uvećanja koeficijenta do 30% uvodi se diskrecijsko odlučivanje koje može imati potencijalno diskriminatorne učinke odnosno narušiti razmjernost plaća za izvršen rad prema načelu jednaka plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti, te u većoj mjeri narušiti međuodnos sa plaćama prema Uredbi naziva radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Nadalje, nejasno je trajanje uvećanja koeficijenta odnosno plaća. Naime, propisivanjem da radnici školske ustanove imaju pravo na uvećanje koeficijenta za vrijeme trajanja projekta omogućilo bi se da osoba koja više ne bi bila angažirala odnosno ne bi više radila na poslovima na projektu i nadalje ima za cijelo vrijeme trajanja projekta pravo na uvećanje koeficijenta, dakle i bez obzira što je primjerice osoba prestala raditi na projektu. Reći ću, evo kao što ste i vi rekli iz prakse određene stvari jer provodimo nekoliko europskih projekata. Poznato je da kada se kandidira projekt na određeni Fond EU točno je definirano gotovo sve vezano uz projekt koji se želi kandidirati i to obično uputama koje su gotovo uvijek objavljene najmanje 3. mjeseca ili nekad bude manje, prije zaprimanja prijave, dakle točno je definiran iznos do koje visine se može napisati projekt, točno je definiran iznos znači s koliko učešća će u tom projektu se odnositi na sam projekt koji se radi, a koji iznos će se odnositi na one koji provode taj projekt, točno napisano vrstom i kategorijom onih koji to rade i u odnosu postotka na određeni iznos projekta. Dakle, postavi se vrijednost projekta, ne znam, 7 milijuna, ali se i stavi da troškovi onih koji rade na tom projektu mogu biti u postotku tolikom od ukupnog projekta za koji se kandidira. Dakle, točno je čak definirana duljina trajanja svakog sudionika u procesu imenom i prezimenom kao što ste ovdje govorili, u projekt se točno mora napisati tko će raditi na projektu, što će raditi i za svakog od njih se točno izrade njihove liste i njihove bruto plaće kad se, kada projekt dođe u obradu. Dakle, kad se piše projekt treba se točno znati šta se piše, koliko će ljudi sudjelovati u projektu, koliko će projekt trajati i kad projekt završi eventualno vidljivost projekt da li će netko ostati duže raditi na tom projektu radi vidljivosti projekta, da se projekat potpuno završi. Dakle, niko ne brani, dapače treba koristiti sredstva EU, treba projekat znači prije toga dobro osmisliti, upisati sve moguće i nemoguće u taj projekt, znači dobro ga osmisliti jer ima slučajeva da pišete projekt, neko drugi za vas piše, vi budete prvi i na kraju se ustanovi da je moglo više toga se iskoristiti, ali da nismo imali dovoljno iskustva konkretno za neki određeni projekt. Vezano uz osnovicu obračuna uvećanja plaće napominjemo kako se sukladno važećim odredbama čl. 92. Zakona o odgoju i obrazovanju za 30% uvećava i tako isplaćuje onaj dio plaće koji se odnosi na konkretan rad na projektu. Dakle, plaća je uvećana razmjerno uvećanom radnom angažmanu na projektu. Prijedlogom zakona propisuje se uvećanje koeficijenta za cjelokupnu plaću radnika bez obzira na kvantitativni udio rada na projektu, što je nerazmjerno i stoga neprihvatljivo.

Pa načelno govoreći prijedlog ide u dobrom smjeru, znači cilja na to da se sredstva dobivena projektima prije svega onda i sredstvima koja idu kroz projekte Europskih fondova koriste na način da se onima koji provode, kandidiraju najprije, a onda i provode, najčešće to bude jedno te isto odnosno u istim se, o istim se osobama obično radi, da se na njihov rad vrednuje odnosno da se njihov rad iz samog projekta, provedbe projekta odnosno dobivenih sredstava može i dodatno financirat, to je cilj odnosno prijedlog vašeg, vaših izmjena zakona i to apsolutno je nešto što treba podržati. Ono što mi nismo do trenutka evo ove rasprave, a možda se može vidjeti iz Vladinog obrazloženja, ja to ne vidim, iz onoga što je reko kolega Sladoljev… … i što je govorila kolegica Čikotić u ime kluba Mosta, oni tvrde naime da je to moguće napraviti upravo kroz ovakav prijedlog da se podignu koeficijenti za 30% Ja u to nisam osobno sigurna da je to tako. Naime, ovo što je jedino s tim se slažem u diskusiji kolegice iz HDZ-a je to kada se projekt prijavljuje onda se unaprijed prijavljuje i angažira stručna radna snaga, ajmo tako reći, i točno u određenom postotku se zna koliko je potrebno vremena za angažiranje na određenom projektu, a onda naravno i pripadajuća sredstva za to. Znači ako se samo dio radnog vremena, a radi se o dijelu, ne radi se nikad jedan kroz jedan, u ovom slučaju se ne radi jedan kroz jedan, nego se radi o dijelu radnog vremena koji je posvećen tom projektu onda je logično da se ugovori određeni iznos i po meni bi to trebalo ići kroz nekakav dodatak iz projekta, a ne kroz koeficijent koji se odnosi na ukupan rad u školi recimo, kako je 10 ili 15 ili 30% radnog vremena je ovih 70% u školstvu odnosno obrazovanju odnosno u predavanju. S tim projekat EU nema ništa, a vi predlaže da se koeficijent digne za ukupno to radno vrijeme. Nisam čak sigurna da to neko ide provjeravati iz Europske komisije, a da dođe neka inspekcija dal bi to uopće prošlo i to znači da ih na neki način varamo. Ako vi dignete koeficijent za ukupno de facto radno vrijeme i za neto plaću, a projektu je posvećeno samo dio radnog vremena, a ne cijelo. Vi ste to uspoređivali sa službenicima, ali ti službenici koji rade na tim projektima oni svo svoje radno vrijeme rade na projektima, a u ovom slučaju profesori ne rade svo svoje radno vrijeme na projektima nego samo dio. I logično bi bilo da budu nagrađeni adekvatno naravno i da se u projektu osiguraju sredstva da se pravedno nagrade za taj dio koji se odnosi na posvećenost radu na europskom projektu. Ne znam da li se razumijemo? Znači moramo izdvojiti taj dio jer inače pitanje je stvarno da li kada bi to neko išao kontrolirati dal bi odobrio da se troškom smatra ukupno povećanje koeficijenta za nekakvu prosječnu plaću obrazovnog djelatnika. Ja to nisam stigla provjeriti, ako se to može dapače, mi to itekako podržavamo. Međutim, ja imam dvojbu da li se to može, pa evo predlagatelja molim da mi na neki način dokaže da bi to bilo u skladu sa zakonom, ali ne samo sa našim zakonima nego i sa procedurom kandidiranja projekata.

Naravno ovo ako se i prihvati, što ne vidim da je raspoloženje, a ja bi bila za to da se prihvati da se ljudima adekvatno plati angažman i da imamo koristi od toga jer bi sigurno imali koristi od toga kada bi ljudi osjetili da su nagrađeni adekvatno za taj posao i odgovornost je na koncu konca dosta velika, tako da mi bi to vrlo rado podržali. Ali nisam sigurna da li ovo što vi predlažete na taj način, da li bi to bio ispravan put. Kroz nekakav dodatak ili jednostavno kroz nekakav iznos iz projekta u ugovoru sa nekom osobom da, pa čak i jednokratan, to mi je ali da se to kroz koeficijente rješava na cijelu plaću to mi se ne čini kao ispravan put.

U ime predlagatelja govorit će poštovana zastupnica Sonja Čikotić. Poštovane kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana predstavnice ministarstva. mi već sada imamo te projekte, a imali smo ih kroz izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima, znači u 6. mjesecu 2017. godine imali smo izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima, to je jedan prijedlog koji sam dok sam bila u Ministarstvu uprave smo radili. I šta se je događalo? Osobe su mogle biti imenovane u određenim postocima 20, 30, 50% i nisu mogle biti kada su radile u ministarstvima, mi smo imali recimo problem sa nacionalnim parkovima gdje je trajao projekt dvije godine u nacionalnim parkovima. I trebalo se zaposlit, ne znam u svakom nacionalnom parku po dvije, tri osobe na projekt. Do sada Zakon o državnim službenicima nije predviđao da osoba može biti na određeno vrijeme imenovana na projekt i mi smo to išli izmijeniti jer nismo htjeli da to jedno zapošljavanje zbog projekta da ta osoba onda ostane u sustavu državne uprave ili u nekim drugim javnim tijelima, poput recimo ustanovama poput nacionalnih parkova i onda smo išli u tu izmjenu. Isto tako smo išli, a Vlada je u 8. mjesecu 2018. godine i resorna ministrica je za to digla ruku da svim onim službenicima, znači vi možete biti na procjeni, ocjeni utjecaja na okoliš i znamo da jako puno projekata građevinski svi moraju to i taj resor u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike je jako usko grlo kod projekata, znači oni ljudi obavljaju svoj redovni posao, ali imaju 30% uvećanu plaću, a to je njihov redovni posao, to nema veze s poslovima EU. Znači sustav može kada nam je od važnosti da mi odredimo naše prioritete i mi na taj način slažemo naše prioritete, mi na taj način kažemo, da, koeficijent složenosti za profesora engleskoga je 1,4, nadamo se da će biti u ratama, je li tako? U ratama, za sve ostalo, tu su ono više obročna otplata, znači 1,4, ali ako taj profesor ima još dodatni rad, znači na EU projektu gdje je to složenost, taj rad na tom EU projektu povećava taj kompletan sustav znači složenosti njegovog rada, on zadržava on, taj 1,4 što prima plaću, recimo, taj koeficijent, on i dalje je profesor engleskog sa punom satnicom. Ali, zato što se angažirao na EU projektu, predvidio je svoju plaću i rekao je, ja ću biti angažiran 30%, 10%, 20% na tom EU projektu, njegov koeficijent se uvećava za taj indeks složenosti. Znači to je dodatni posao koji on obavlja, na isti način je to napravljeno u ministarstvima, u svih 1500 ljudi u našim ministarstvima, na tim poslovima prima plaću. Ista stvar nam je evo, sad komunalni projekti. U Solinu, u Splitu, u gradu Petrinji.

Znači oni ne obavljaju nikakav europski posao, to je ono što treba demistificirati, znači ljudi ne obavljaju europski posao, mi nemamo europske procedure. Kod nas se ne radi više nabava po EU pravilima. Kod nas provodi zakon o javnoj nabavi, je li tako? Znači, ništa ti službenici ne rade europski, samo što naš narod kaže, joj znaš, on radi na EU projektu, znači on i dalje radi ono što radi. Taj profesor engleskog, neće on provoditi, ne znam, nešto što je van njegovog opisa radnog mjesta. Znači on će možda održati 10 radionica na engleskom. Profesor matematike će možda održati 10 kvizova iz matematike. Znači on i dalje radi svoju struku. Samo radi to za potrebe projekta. Brojni su projekti prekogranične suradnje gdje imamo recimo, opremanje vinskih podruma za praktikume djeci. Ti profesori određene radionice i druženja i programe, edukacije, osposobljavanja, znači on i dalje radi svoju struku. Zato imamo koeficijent koji profesor radi za svoje normalno radno mjesto, imamo koeficijent koji profesor radi, kada je to složenost poslova jer je to potrebno.

Evo, prošlo je već godina i pol otkada je MOST kao predlagatelj uputio u saborsku proceduru Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ponukan zapravo na neki način, nepravdom u sustavu javne i državne uprave koja na različite načine tretira osobe koje svojim posebnim angažmanom se trude povući sredstva koja nam stoje na raspolaganju u EU fondovima i na neki način doprinijeti oplemenjivanju sustavu, ulaganju u obrazovanje, u onim segmentima za što država vrlo često i snaga državnih lokalnih proračuna nema naprosto mogućnost.

Cijenite i vrednujte to što činimo za nas, ali na kraju krajeva, i za vas kao državu i ja pozdravljam inicijativu Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je u tom prvom koraku prepoznalo i omogućilo ono što imamo danas u školama, a to je da vi, ukoliko imate punu satnicu, neovisno o tome jeste li učitelj, nastavnik ili ravnatelj, imate mogućnost u onom opsegu u kome radite na nekom projektu imati umanjenje vaše pune satnice plus adekvatnu nagradu za dio u kome radite na projektu do 30% plaće, samo na onaj dio koji radite u projektu, ako ste u nepunom radom vremenu s druge strane onda imate pravo na uvećanje satnice odnosno i na taj novčani dodatak, ali ponavljam, znači u onom dijelu vremena koji radite na, na projektu i u satnici, ali i za vrijeme trajanja samoga projekta i to je nešto što je dobro jer do tada nismo imali ni to, a ljudi su to naprosto radili, a izazovi su sve veći i veći, mislim i mi kao, i ministarstvo i država, mislim očekujemo da se ne, ne sramotimo ako nam već nešto, ako već plaćamo skupo svoje članstvo, članarinu, pa onda hajmo i to što nam stoji na raspolaganju iako je to i je na neki način taj europski novac i naš novac koji mi, koji mi punimo kroz članarinu ovaj blagajnu, ali hajmo onda vratiti nešto u taj sustav da imamo i konkretne benifite od, od tog. Prijedlog kluba, Kluba zastupnika MOST-a ide korak, korak dalje i kaže da bismo trebali valorizirati učitelje, učitelje, nastavnike i druge zaposlenike, administrativno stručno osoblje, pa i ravnatelje na način da ih ne plaćamo u samo tom dijelu što je rekla kolegica Čikolić, ukoliko netko ima plaću 6.000,00 kn, ukoliko radi 10% svog radnog vremena na projektu, znači njemu se umanjuje na neki način satnica, ali 10% od 6.000,00 kn je 600,00 kn i on ovo povećanje defakto od maksimalno 30% dobiva samo na taj mali, mali dio, što je mjesečno nekakav maksimalni iznos kao što je i ona rekla od 180,00 kn koji nisam sigurna da je baš dobra motivacija jer u naravi ti ljudi su puno više i snažnije vremenski angažirani od onoga što im omogućuje formalno, formalnopravno zakon. Tu se sad povlači paralela sa državnim službenicima i točno je da u ministarstvima otprije čini mi se negdje 5.g. i prije ove uredbe od 2018.g. mi smo imali ljude u ministarstvima, državne službenike koji su imali mogućnost biti plaćeni do 30% više uvećanje osnovice za rad na europskim, Europskim fondovima i to je, to je naprosto točno, točno je i ovo da za načelnike je to bilo 10, maksimalno 10, 10% Međutim, tu isto postoji problem jer su zapravo pokazatelji ti, zato je Vlada i išla u ovu uredbu 2018.g. gdje se jednima to isplaćivalo, drugima se to pak nije isplaćivalo i prema podacima početkom 2019.g., prema odgovorima ministarstava, s tim da dva ministarstva tada nisu bila odgovorila na upit, i raspoloživim podacima uvećanje plaća zbog rada na EU projektima ostvarivalo je početkom 2019.g. 126 službenika u 5 ministarstava, a u 2 ministarstva više od 40 službenika angažirano je na EU projektima, ali im plaća nije bila uvećana, dok u ostalim ministarstvima nema službenika koji su ostvarili pravo na uvećanje plaća zbog rada na projektima EU. E sad, znači mi smo tu imali različite prakse. Oni službenici koji su u opisu svog radnog mjesta imali rad na EU projektima nisu mogli ostvarit u svom opisu radnog mjesta po ovoj praksi, nisu ostvarivali, različite su bile prakse, ostvarivali pravo na uvećanje plaće, dok u drugim ministarstvima oni koji nisu imali su … [[Govornik se ne razumije]] i tu je bio jedan miš maš koji se još uvijek ispravlja i zbog toga je Vlada išla da bi potaknula službenike da što je moguće više sudjeluju u povlačenju sredstava iz EU fondova, ali i na kreiranju i provođenju, provođenju projekata je išlo na ovu uredbu iz 2018., '18.g. gdje vjerujemo da će se ujednačiti praksa svugdje. Imamo problem i puno zaposlenika na fakultetima i asistenata i osoblja, ne, neznanstvenog osoblja koje je itekako angažirano u ovim projektima, međutim njihov status isto tako nije, nije zapravo riješen i oni nemaju, oni su tu tek na početku, oni čak čini mi se nemaju ni ovu mogućnost koju sada imamo u Zakonu o obrazovanju za učitelje i, i nastavnike. Kolegica Turina Đurić je, pita se onako retorički, je li ovo moguće regulirati na način kroz koeficijente o složenosti, složenosti poslova ili bi ovo možda trebalo ovaj urediti kroz dodatke. Ja sam se to isto, isto pitala, moram priznat da u ovom trenutku ja, više sam na onoj strani da ne vidim prepreke da se to ne uredi tako po uzoru na sustav državnih, državnih službenika. E sad kod sistematizacije ovdje kod ovih finesa kako bi se zvao, ne znam, učitelj da netko radi na radnom mjestu učitelj engleskog jezika, kako ste rekli, sudionik na projektu, možda tu to ne bi bilo najsretnije rješenje, ali o tome se da, da raspravljati, ali zalažem se za to da se primjeni isto pravilo na, na sve iako ova Vlada vjerojatno kada stižu zahtjevi od strane učitelja, nastavnika obrazovnog sustava koji počinju na K da dobiju osip blagi jer jedva su se učitelji i nastavnici izborili za te famoznu riječ koja počinje na K, za 6,11%, znači to su izborili da bi se za 6,11% povećali koeficijenti, znači su se borili, koliko, jedno 6-7, 6. mjeseci u bitci koja nije bila nimalo bezazlena, vaš prijedloga zakona sada traži ne 6,11% nego do 30% uvećanje koeficijenata složenosti poslova za jedan dio učitelja i nastavnika, ali, tako da nisam optimistična po pitanju pozitivnog odgovora Vlade iako zapravo ovaj prijedlog i istine ne iziskuje nikakva dodatna sredstva u državnom proračunu, tako da taj argument Vlada da kao što smo imali prilike čuti za onih 6 11 da se nema gdje se na kraju ipak vidjelo da se ime zapravo ovdje ne drži, ne drži ovaj vodu. Ono što mene jedino možda malo neću reći muči, ali bih voljela da je drugačije formulirano u prijedlogu zakona znači što ste se ograničili samo na Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora od '14. do '21. i Norveškog financijskog mehanizma od '14. do '21., to bi značilo možda da ćemo u slijedećem zakonu morati mijenjati to za slijedeću perspektivu, to bih otvorila. Znači jer nama ova perspektiva završava vrlo brzo, ne kažem da tu nema posla, ali mi već moramo gledati unaprijed. I na činjenicu i na težnju RH da je nama u interesu da se u slijedećoj proračunskoj perspektivi, ovaj sedmogodišnjoj perspektivi budemo još progresivniji, budemo još kako bih to rekla ambiciozniji u operativnim, operativnom programiranju za sustav obrazovanja i da očekujemo i od onih škola i od onih učitelja i od onih nastavnika i ravnatelja koji se još nisu uključili u ovu priču dodane vrijednosti, doprinosa dodane vrijednosti za njihove škole da se uključe još i više. Tako da bih ja možda u samoj ovoj verziji, verziji zakona ne bih se ograničila samo na ovo programsko razdoblje ako ćemo već gledati stvari cjelovito, strateški dugoročno i itd. U svakom slučaju, podržavamo, podržavamo ujednačavanje kriterija za sve službenike neovisno o tome radi li se o državnim službenicima ili o javnim službenicima. Sustav obrazovanja, uz dužno poštovanje ministarstvima i potrebi da se i tamo što više službenika uključi u stvaranje preduvjeta za povlačenje fondova EU, ali mislim da srednjim školama gdje su osnivači u mahom županije, pa i u osnovnim školama gdje su osnivači gradovi, dakle njihovi proračuni ne mogu zadovoljiti ni optimum potreba koje škole, učenici, zajednica ima. Znači i mi tu naprosto ovisimo i nemamo izbora nego koristiti sve ovo što nam stoji na raspolaganju u fondovima EU i zbog toga ljude koji su spremni predano na tome, na tome raditi mislim da trebamo i poticati da to i rade, a da pri tom ne pati ni na koji način ona osnova onaj habitus struke, a to je poučavanje, poučavanje učenika i aktivno sudjelovanje bolje Hrvatske kroz obrazovni sustav jer su profesori sad vrlo često zapravo rastrgani na ovakav način između te dvije misije. Ono koja je njihova primarna misija zbog kojeg dolaze u sustav obrazovanja i onoga što im, što ih nužda tjera na to, a to je besparica, neimaština i ovdje je jedan prostor kojim možemo pokrenuti određene stvari za koje mi nemamo novaca, a smatramo da trebamo imati pružiti našim učenicima, nastavnicima, na kraju krajeva zajednici i državi.

Pa će slijedeća pojedinačna rasprava biti poštovanog zastupnika Marka Sladoljeva. Dakle, u pojedinačnoj raspravi ću samo ponoviti dakle teze zbog čega idemo sa ovom izmjenom dakle zakona. Dakle, smatramo da u trenucima kada su profesori opterećeni poslovima za koje većinom nisu plaćeni, poslovima administrativnim koji se zapravo ministarstvo na neki način tjera da rade, a nisu adekvatno plaćeni, lumenom za koji su profesori na prosvjedu na Trgu bana Jelačića digli palac dolje da im ostavljamo mogućnost da im ovim povećanjem koeficijenta do 30% na neki način uvedemo, poboljšamo taj standard i da zapravo na neki način i nove mlade profesore pribavimo u tu branšu jer imamo deficit ljudi koji idu u obrazovni sustav upravo zbog plaća, upravo zbog vrlo nejasnog procesa napredovanja. Dakle i smatramo da im je ovo, dakle ovo naše povećavanje koeficijenata koje ne bi iziskalo niti jednu kunu iz državnog proračuna zapravo poboljšalo da više povlače, da se više dakle time bave. I ono što je naj dakle istinitije u ovom zakonu da smo to samo precrtali iz Zakona o vladinim dužnosnicima, da ne izmišljamo toplu vodu, da su to jednostavne stvari prema ljudima koji rade u ministarstvu i onima koji rade u školama moramo biti jednaki i pravedni.

Poštovana predstavnice ministarstva, poštovane kolegice i kolege, mi smo izašli s ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona u osnovnom i srednjem školstvu obzirom na činjenicu da sve više potreba i u obrazovanju i u drugim sektorima dolazi i rješava se preko europskih sredstava. Ono što smo i kako smo bili ponukani rješenjem jest da smo doslovno kopirali tekst iz uredbe Vlade o složenosti koeficijenata znači zaposlenika ministarstava. I sad vi kažete, vaša resorna ministrica digla je ruku za jedan tekst uredbe, kada mi to pokušamo primijeniti na prosvjetne djelatnike i zaposleno administrativno računovodstveno osoblje kažete ne može. A ja sam uvjerena i znam pouzdano, jer dobivam odgovore na zastupnička pitanja da nekoliko već djelatnika u Ministarstvu uprave prima lijepo taj dodatak i prijavljeni su kao članovi projektnog tima. Vi ovdje ste naveli, kažete, ne bi znali, kaže, što znači za vrijeme trajanja projekta, pa kad to počinje, kad završava. Kažem, isti tekst je na uredbi Vlade, a pitajte onda kako su to riješili u ministarstvima uprava. Kako su to riješili u Ministarstvu zaštite okoliša? Znači doslovan tekst, doslovno rješenje, ne želite to prihvatiti. Pitala sam vas nekoliko puta, za nekoliko niz projekata, koriste li to djelatnici računovodstva, koji znamo da sudjeluju u shemama školskog voća i povrća. Netko kažete ne može. Pitala sam vas za još druge projekte. Ne koriste. Mene zanima da mi predlagatelj kaže koliko je dosad od stupanja na snagu zakona iz srpnja 2018. g. djelatnika u sustavu odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi, koji su rezultati toga predloženog rješenja. Koji su rezultati tih izmjena? Nama je bitno da se europska sredstva koriste, bitno nam je da se ulažu, a bitno nam je i da oni koji stoje iza toga, da budu adekvatno plaćeni, ne nagrađeni. Pa nisu oni postigli neki poseban uspjeh pa su bili najbolju u gimnastici ili najbolji na natjecanju iz matematike. Znači ti ljudi su preuzeli na sebe poslovnu obvezu. Preuzeli su na sebe da moraju održati 10 radionica, da moraju održati neko stručno osposobljavanje, da će bit neki predavač dodatni, znači ti ljudi rade, ne znam, kad im završi njihov posao, oni od 6 sati do 8 sati predaju nešto djeci ili su na nekim izvannastavnim aktivnostima. Idu na određene seminare u prekograničnoj suradnji. Odgovorni su za nabavku određene opreme, znači ako mi sad recimo, govorimo o vinarima ili govorimo o nekim kuharima, znači taj profesor istih predmeta mora sjesti i reći, nama treba takav stroj, treba nam takva oprema, treba nam takva bačva, znači on odgovara za taj posao. Mi smatramo da nije dovoljno ovo što je u sadašnjem zakonu i da nije u redu da se povećanje od 30% odnosi na samo dio vremena na koje je određeni djelatnik angažiran. Nama je neprihvatljivo da to bude, ako netko ima plaću 6 tisuća kuna, a radi 10% na projektu, na iznos od 600 kuna. Zašto nam je neprihvatljivo? Ne zato što mi sad želimo da oni budu nagrađeni. Ne. Mi želimo da oni prime jednaku naknadu kao i državni službenici. Znači nismo ništa izmislili, taj, kad bi to bilo usistematizirano u Uredbi o koeficijentima složenosti poslova, tada bi oni, kad pišu projekt, znali da taj netko ima koeficijent 1,7, znalo bi se kolika je to bruto plaća i oni bi to uvrstili u svoje proračune. Od 2007. do 2013. mi smo provodili projekte SIPA-e, nitko nije bio plaćen, nego smo svoje plaće davali kao sufinanciranje. Znači radila sam 5 godina na Elektrotehničkom fakultetu, bila sam voditelj nekoliko projekata i na svakom projektu sam bila po 10% da bi dobili bodove jer bi rekli, onda imamo upravljački tim koji je sastavni dio institucije i taj iznos te bruto 2 plaće, bio je sastavni dio samo sufinanciranja. Na ovaj način mi želimo da zaposleni i angažirani na projekti dobiju ne veću, da ne budu nagrađeni, nego da budu adekvatno plaćeni za svoj rad. A vi, kao resorno ministarstvo dužni ste da se pobrinete za oni koji su u vašem sustavu, resorna ministrica, za doslovan tekst koji smo stavili ovdje je digla ruku u kolovozu kao članica Vlade i u Ministarstvu uprave i kaže, projekt upravljanja kvalitetom, stavili su dvoje zaposlenih iz ministarstava i oni primaju plaću iz tog projekta i oni imaju uvećani koeficijent i koriste to. Mi samo želimo da to isto omogućite jer zašto bi profesor pored svih obveza koje su mi nametnute kroz niz zakona, pravilnika i ostalo za koje nije plaćen, još išao preuzimati odgovornost hoće li neka nabava biti dobra ili će dobiti korekciju od nekog provedbenog tijela br. 2 jer je predvidio ne znam, inox bačvu ili ovo pa je nekom pogodovao. To je nezahvalno. Znači mi želimo da ta osoba koja je imala svoj koeficijent za svoje redovno mjesto, ako još koristi, znači sudjeluje na nekom EU projektu, sukladno njenom angažmanu, a tko drugi nego čelnik, znači kad se piše projekt, čelnik ustanove mora potpisati projekt. Vi sad ugovorite tko će to voditi, hoće li to voditi ministar ili ravnatelj. Pa ja ne znam je li ministar, ako Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić u Orahovici prijavljuje projekt, je li to potpisuje ministar ili čelnik ustanove? Potpisuje ravnatelj. Ali mi se zalažemo da budu pravedno plaćeni i da na neki način ta praksa bude ista. Ovim želimo da koriste se sredstva EU, a ne da jednom pričate, evo nas, mi sad ušli u CERN, a s druge strane, imamo inovacijske projekte i kaže mi kolega sa Strojarskog fakulteta, kaže ej, nakon 15 mjeseci prošao sam prvu fazu. Čovjeka još čekaju 4 faze. Prva faza je administrativna faza. Znači nama je u cilju što bolja apsorpcija sredstava za koje plaćamo članarinu, ta nam sredstva nisu besplatna, mi plaćamo članarinu, da se što prije koriste i da oni koji preuzimaju odgovornost za to, da budu adekvatno plaćeni. Izvolite. Evo poštovana zastupnice, da ne mislite da imam nešto protiv jer mi radimo takav posao i više ne znamo koji zahtjev za nadoknadu sredstava pišemo i za koji projekt. Stalno govorite da trebamo koristiti sredstva EU i slažem se s vama, ali neke stvari niste, po meni niste dobro razgraničili. Ministarstvo vama dostavlja učiteljim mjesečno koliko je njihova bruto plaća i za ostale troškove, dakle to je jedan izvor. Drugo, znači što radiš na projektu mora se dobro i pametno, pa za javnu nabavu ljudi na projektu dobiju 20.000 kuna, ali se mora upisati u projekt. Dakle, kad se piše projekt to su dvije vrste novaca. Učitelj dobije svoju redovnu plaću na koju mu ministarstvo neće dati ako je radio na projektu dodatno nešto. On će dobiti dodatno iz ovog projekta koji mora biti dobro napisan i sve unutra stavito. Znači jedna javna nabava, ako vam netko radi u projektu košta čak i 10-15.000 kak se kome, znači slažem se s vama ali dobar projekt mora bit dobro obrazložen i sve troškove staviti, svi će dobiti, dobije se novaca i može se koristiti i svakako učiteljima to treba dati jer mi [[Upadica: Hvala.]] Evo, hvala. Ja i vi se sad slažemo da treba znači adekvatno platiti čovjeka jer on preuzima odgovornost, a ja vam kažem da po ovom važećem prijedlogu zakona, ako netko ima 6.000 kuna plaću i radi 10% na projektu 12 mjeseci, samo mu ide uvećanje na ovih 10% znači na tih 600 kuna. Čovjek može dobit znači od 30% može dobit 180 kuna. I znači mi želimo da isto kako službenici rade na ovaj projektima u ministarstvima, kad su angažirani na projektima ko stručnjaci, ko stručnjaci, da na isti način bude to. Znači u čemu je sporno, ako to je donijela Vlada pa onda promijenite tu uredbu.

Poštovana kolegice Čikotić, dakle jedan od dakle razloga što malo dakle profesori sudjeluju u EU projektima je taj novac, ali jedan od razloga je i što oni zapravo ne žele napustiti svoju satnicu, on gubi tih 7 sati u toku ta tri mjeseca i profesor želi kontinuitet svog rada, svog razreda ako je razrednik i ne želi u tih 3 ili 4 mjeseca ili godinu dana izgubiti taj razred, a ovim našim prijedlogom upravo bi on ostao dakle u svom razredu, imamo bi punu satnicu, a koeficijent bi mu se povećao. Upravo tako, nama nije kao što je dosad slučaj, ako neki profesor je angažiran 10%, 20, 30% on napušta svoju satnicu, napušta ju na 12 mjeseci, na 16, na 24 ovisi o trajanju projekta. Na to vrijeme uopće nije regulirano sadašnjim zakonom na koji način će se pobrinit za tu zamjenu i kaže ravnatelj može dozvolit da se netko angažira 10, 20 ili 30% ako znači on u biti, ako je to, ako uspije organizirati nastavu. A isto tako koja poruka je mladim profesorima? Čekaj nečijih 10, 20 ili 30% na 12, 16 ili 24 mjeseca. Na ovaj način upravo to, profesor bi pratio razred pogotovo ako je predmetni nastavnik ili šta ćemo sa ovima koji su zaposleni u razrednoj nastavi. Ma poštovana kolegice Čikotić, nažalost učitelje i nastavnike se vječno navikava odnosno od njih se očekuje da rade nešto dodatno, al da to rade iz entuzijazma i da za to ne budu plaćene. Nedavno, u siječnju bila sam zasuta e-mailovima, znači tableti koje je nabavilo ministarstvo koji su došli u škole, učiteljima i nastavnicima, znači po 200 tableta po školama, za instalaciju jednog tableta je trebalo samo za početne postavke, primjerice 20 minuta, po školi većoj 200 tableta puta 20 minuta, 67 sunčanih sati, 22 tjedna bi trebalo da se osposobi tih 200 tableta, a ravnatelj može nekoga zadužiti za dodatni posao IT podrške samo 3 sata.

Meni se čini da ti prosvjetni djelatnici i ono administrativno računovodstveno osoblje koje isto tako knjiži brojne račune, vodi brojne evidencije, svi ti poslovi su dati, oni bi trebali kompletno cijeli svoj radni vijek živit i radit na entuzijazmu. Ali mene samo zanima taj entuzijazam, oni ne mogu odnijet ni u trgovinu, ni kad trebaju djetetu platit vrtić, ni negdje dalje, znači tone može se unovčit. Mi ovdje se zalažemo da onaj dodatni posao za koji ti prosvjetni djelatnici ili administrativno računovodstveno osoblje da bude adekvatno plaćeno, znači mi ne želimo nagrade, mi želimo adekvatnu plaću. I u ovom slučaju kada je kolegica Glasovac spominjala ta 3 sata na koje ravnatelj može samo nekoga angažirati. Znači ministarstvo u ovom momentu mora početi vrednovati taj rad učenika i vratiti im dostojanstvo.